V současné době byly tyto rozpory některými provozovateli předány k řešení soudní cestou, příslušné soudy však podle dostupných informací rozhodnutí dosud nevydaly.

To mimo jiné potvrzuje skutečnost, že Evropská komise s Českou republikou nezahájila řízení o porušení smlouvy z důvodu chybné transpozice takzvané třetí poštovní směrnice. Je zřejmé, že posouzení poštovních a jim příbuzných služeb vyžaduje odborné rozhodování, které zajišťuje ve správním řízení ČTÚ jako nezávislý regulační orgán pro oblast poštovních služeb, přičemž rozhodnutí ČTÚ je soudně přezkoumatelné.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec si přeje položit doplňující dotaz. Jenom krátká doplňující jestli vy osobně si myslíte, že se ČTÚ chová nad rámec svých pravomocí nebo jestli si zákon nevykládá trochu dle svého uvážení. Pan ministr si přeje reagovat.

Děkuji. To byla interpelace pana poslance Holečka. Další interpelující bude paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana ministra financí. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace měla původně nést název svazky Andreje Babiše, ale nedopatřením se z nich staly závazky Andreje Babiše. Těch předvolebních, které slibovaly, že současná vláda bude politiku dělat úplně jinak. To ale není úplně podstatné. Půjdu rovnou k věci. Současná kauza vyvolává kromě jiného pochybnosti také o dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Ano, kromě toho, že tento případ vrhá velmi špatné světlo na to, jakým způsobem zákony současné vlády vznikají, jejich obsah je zřejmě určen tím, kdo na koho co ví. Otevírá také otázku, zda si jako místopředseda vlády můžete dovolit ignorovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, která pro shromažďování citlivých osobních údajů stanoví přísné podmínky. V kauze, která se dotýká kolegy Šincla, k takovému protiprávnímu shromažďování velmi pravděpodobně došlo. Pane ministře, uvědomujete si, že v této zemi stále platí zákony, a to i zákony o ochraně osobních údajů? Pracovníci Ministerstva financí, nebo jiné osoby? Jsou podobné svazky vedeny i na ostatní kolegy a kolegyně?

Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr odpoví písemně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pro to posouzení, zda daný druh léčby je legální poskytovat, je nutno rozhodnout podle zákonných pravidel, která jsou různá pro různé druhy léčebných intervencí, jestli se jedná o novou metodu, nebo o lék, nebo o zdravotnický prostředek. Bohužel do dnešního dne, přestože jsme přijali usnesení, kde jsme žádali Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv, jsme nedostali odpovědi na naše usnesení, které jsme si tehdy vyžádali.

Děkuji. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude interpelovat pana ministra financí ve věci tisku 417.